Vážený pane ministře, jsme svědky toho, že dochází ke zcela evidentnímu a soustavnému porušování zákona a ničení zdraví občanů. Za druhé: Co se v této věci vy sám chystáte podniknout? Předem vám děkuji za vaše odpovědi.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, děkuji za tuto interpelaci.

Okruh je pronajímán k privátním akcím, tréninkům a samozřejmě se díky tomu zvýšila intenzita pořádání sportovních podniků.

Obdobně postupoval i při zamítnutí žádosti o vydání časově omezeného povolení provozování zdroje hluku. V současné době probíhá odvolací řízení. Autodrom Most v tomto směru plně využívá veškeré možnosti, které mu právní řád České republiky umožňuje, jakými jsou například podávání rozporů, námitek, odvolání.

Ovšem je třeba skutečně brát v úvahu právní úpravu, tak jak je nastavena.

Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Děkuji za slovo.

A v tomto směru probíhá odvolací řízení. Věřím tomu, že v nějaké dohledné době dojdeme k nějakému závěru.

Děkuji.

Vážený pane ministře, já chci navázat svou interpelací na předchozí moji interpelaci na pana ministra Havlíčka týkající se řešení možné kontaminace podzemních vod v zatopených dolech na Kladně. Jenom z odpovědi vašeho vládního kolegy mám takový pocit, že je tam trochu popření výsledků předchozích studií, na základě kterých se udělalo rozhodnutí vlády o vyčlenění finančních prostředků a opatření na řešení této situace. A taky tam trochu cítím z mého pohledu přehození odpovědnosti na váš rezort na řešení této situace, přestože řešení zátěží ze starých důlních děl má být v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zadruhé zda již existuje nějaký plán na Ministerstvu životního prostředí na řešení celé situace, a případně jaký.

Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane kolego, Kladno zdraví Kladno. Já tedy dneska trochu přesunutý. Ale ten původ je nezpochybnitelný.